400.

Volební výbor zprávu projednal, jeho usnesení nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 441/1. Tedy nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Petr Dolínek, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Výbor zprávu projednal a její schválení doporučil s tím, že na závěr vám přečtu i přesné usnesení výboru. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2018 dokumentuje a hodnotí naplňování zákonem definované služby veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky ve sledovaném období.